Velmi negativně se do procesu podnikatelských aktivit divize munice v tomto muničním skladu nebo muničním areálu včetně udržování základních funkcionalit muničního areálu promítl od roku 2010 kontinuální přechod podniku na jiné organizace.

Já jsem již v té době interpeloval a psal dopisy proti těmto organizačním změnám, protože jsem si byl jist, že to nepřinese nic dobrého.

Tady už bylo zmíněno, že například byl vytvořen spolu se soukromou firmou Bochemie projekt derecyklace raketového paliva. Zároveň s tímto projektem byl v roce 2011 realizován zvýšený pronájem skladových kapacit tohoto muničního areálu, a to především soukromým subjektům.

Situace se nezlepšila ani přechodem odštěpného závodu do VTÚ, státní podnik, kdy došlo k propadu hospodářské činnosti a červeným číslům v hospodaření podniku. Také se vůbec neinvestovalo do ostrahy areálu, který je, jak je dnes veřejně známo, zabezpečen, nebo byl zabezpečen pouze dvěma pracovníky ostrahy. Přesto existuje, doposud existuje a existovalo několik variant analýz a variant revitalizace a oprav v tomto muničním areálu, ale ty nikdy nebyly realizovány. Tolik krátký historický exkurz. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Holík a po něm se připraví pan poslanec Fiedler. Máte slovo. Dámy a pánové, já tady asi neřeknu hodně nového, protože moji předřečníci byli poměrně výstižní.

Bohužel vadí sníh.

Je to samozřejmě místo, které místní občany značně trápí. Další věc.

Zajímavé je, že jim to nevadilo, když se navážela a když se tam tři roky čile obchodovalo. Samozřejmě taky by mě zajímalo už po představitelích naší vlády, jak bude probíhat odškodnění, protože ti lidé, kteří tam žijí, kteří se nemohou dostat ke svým polím nebo do jiných míst, do svých lesů, tak je to pro ně poměrně vysoká ztráta.

Nevím za co. Takže bych byl rád, pokud by představitelé naší vlády tuto firmu velice dobře proklepli.

Trošičku se ještě vrátím k minulému petičnímu výboru, který tady proběhl, a stížnosti jednoho pracovníka z Ministerstva národní obrany, který řekl: Víte, my jsme ty sklady nemohli kontrolovat, my jsme neměli možnost. Řekl: Nemohli jsme, protože to byl soukromý objekt.

Já děkuji panu poslanci Holíkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych navázal na kolegu Jaroslava Holíka, který tady dal nějaké krátké informace ohledně toho, jak se projednávala petice občanů Vrbětic v petičním výboru. A tam si myslím, že to projednávání mělo svou úroveň a mělo svou váhu.